Poprosím předsedu volební komise, aby nám sdělil výsledek. Tak děkuji.

Mohu konstatovat, že Poslanecká sněmovna v této volbě byla úspěšná a zvolila ombudsmana. Tímto novému ombudsmanovi blahopřeji a konstatuji, že volba je ukončena. Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.